Děkuji. Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Máte slovo.

Děkuji. Není tomu tak, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu zákona a budeme pokračovat.

Nyní máme před sebou bod číslo tři...